Z důvodů nepřiměřeného zásahu do legitimního očekávání příjemců důchodů, porušení zásad rovnosti a zásluhovosti sociálního pojištění a zpětného působení zákona může být návrh považován za protiústavní. Je to narychlo.

Důchody se zvyšují na základě pravidel stanovených zákonem, jejichž naplnění se projeví vydáním nařízení vlády o zvýšení důchodů. Pokud jde o valorizaci v mimořádném termínu, musí být nařízení vlády podle zákona vydáno do 50 dnů od konce měsíce, kdy růst cen dosáhl 5 %. Konkrétní úprava zvýšení vyplývá z nařízení vlády, a proto je tady ten kvapík, protože kvůli prezidentským volbám jste neměli tu odvahu, vážená vládo, kterou se tak strašně zaklínáte, jít s tou spornou novelou klasickým legislativním procesem.

Období pro zjišťování růstu cen končí měsícem, ve kterém došlo k překročení růstu cen o 5 %, to jest lednem 2023.

A proto tady jsme, proto tady nocujeme, proto za to bojujeme, protože nechceme, aby se porušovaly zákony v průběhu toho, kdy se mají naplňovat.

Proto je navrženo přijetí zákona ve stavu legislativní nouze a zvolena mimořádná účinnost dnem vyhlášení. A to je skutečně skandální, protože touto novelou ta pravidla v té třetí třetině jednoduše měníme. Všechny rozhodné skutečnosti, které zakládají povinnost vlády provést nařízením vlády zvýšení důchodů, již nastaly, a je tak i známo, odkdy a o jaké částky mají být důchody zvýšeny. Jedná se o změnu zákonných pravidel, jejichž podmínky již byly naplněny, týká se období, které již uplynulo, a dokonce již dle stávajících pravidel byla vypočtena zákonná míra valorizace. Nyní má dojít k pouhé výplatě na základě nařízení vlády. Zákonná pravidla valorizace ve vládě účelově se zdají být příliš vysoká, a proto se mají zpětně změnit. Místo nárokových 11,5 % výměry dochází ke zvýšení procentní výměry o 2,3 %, u těch nízkopříjmových důchodů je téměř zachována původní výše valorizace, no a čím je ten důchod vyšší, tím procento valorizace klesá a tím dochází ke značnému narušení vazby na zásluhovost důchodu. Zatímco u nižších důchodů se jedná o ztrátu nulovou nebo ve výši stovek korun, u průměrného důchodu se jedná o ztrátu tisíc korun, to se bavíme o těch 7 000 do konce roku, a tak dále. A víme to, protože už Ústavní soud jednou deklaroval, že se nesmí disproporčně zasahovat mezi tou základní a zásluhovou částí výměry důchodu. Oproti smyslu a účelu zákona dochází k plošnému navýšení důchodů, čímž se zásadně popírá princip zásluhovosti typický pro subsystém sociálního pojištění. I proto to může Ústavní soud shodit, i proto je potřeba udělat vyladěnou novelu, nejen rychlovku kvůli státnímu rozpočtu, ale také proto, abychom se všichni mohli spolehnout do budoucna na právní stát, že zákony platí, že žijeme v demokracii, že nebudeme tímto způsobem ohýbat zákony, ale i důvěru občanů, protože se nám to jednoduše teď a v tuto chvíli hodí. Proto za klub hnutí ANO říkám, že budeme hlasovat proti a máme k této novele zákona nesouhlasné stanovisko. Děkuji. Já také děkuji a vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku.

Děkuji, dobré ráno.

Já bych řekl zneužívání v tuto chvíli, protože pokud byste věděl, co se děje na urgentních příjmech, jak dochází ke zneužívání této lékařské praxe, tak byste mluvil možná trošku jinak. Já to znám z vlastní zkušenosti.

Také děkuji za dodržení času. Vyvolalo to další dvě faktické poznámky, paní poslankyně Schillerová a připraví se pan poslanec Juchelka. Paní předsedkyně, prosím.

Ale teď k tomu, co jste říkal.

Také děkuji za dodržení času a další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Juchelka, připraví se pan poslanec Mašek. Pane poslanče, prosím. My přece se bavíme o nějakém kontextu, o nějaké době, ve které se nacházíme. Vždyť přece v tuto chvíli, kdy nám rostou ceny potravin, kdy nám rostou ceny energií, ceny pohonných hmot, tak vy ještě chcete naložit například rodinám, že zrušíte školkovné, tím, že zvýšíte daň z nemovitosti, a v tuto chvíli dneska dokonce budete zavádět poplatky. Takže cituji: